Vážené dámy a pánové, mám tady dvě omluvy.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vy jste říkal po 14. hodině? Dobře, takže to je protinávrh. Navrhuji zařazení třetích čtení dnes po 14. hodině do konce jednací doby.

Tak, pane poslanče. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Naším zájmem je projednat rodičovský příspěvek, ne to, co navrhoval pan poslanec Kubíček.

Prosím.

Váš návrh registruji. Další návrhy nevidím, takže přistoupíme k hlasování.